Ale naopak vítáme třeba projekt fondu pro poskytování IT vybavení znevýhodněným žákům, to je určitě věc potřebná.

Poslední moje otázka se týká toho, jestli tam bude nějaké vyhodnocování.

Tak jestli se tam bude vyhodnocovat i toto třeba. Já nevím, navázání na koncepci rozvoje venkova a tak dále a tak dále.

Myslím si, že bychom jako Sněmovna měli chtít to potom ještě jednou projednat poté, co se vypořádají všechny ty připomínky.

Nyní tedy budeme pokračovat.

Budu rád za další diskuzi. Budu rád i za to, že se shodneme na tom, jak má Národní plán obnovy fungovat.

Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, dobré dopoledne. Já bych rád tady vznesl pár poznámek k tomu, co zde zaznělo a co jsem se dočetl v poslední verzi plánu obnovy, která v objemu necelých 500 stran dorazila předevčírem s tím, že se jedná o poslední verzi, která stále ještě probíhá mezirezortním řízením. Chtěl bych říct jednu věc.

Protože lítají tady stovky miliard, a když to zohledníme ke stávajícímu stavu státního rozpočtu, ve kterém tyto projekty ještě nejsou zohledněné, tak víme, že v letošním roce podle určitých prognóz se schodek státního rozpočtu přiblíží jednomu bilionu korun. A projekty v rámci obnovy jsou projekty, do kterých nás v některých případech tlačí Evropská unie.